Dámy a pánové, žádám o zařazení tohoto mimořádného bodu.

Toto se týká všech lidí, všech lidí v této zemi. Děkuji vám.

Plány vlády Petra Fialy z ODS na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy.

To znamená zvyšování daní, přičemž všechny strany vládní pětikoalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly.

Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce, a mohou regulovat i její výši.

Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody živnostníkům, takzvaným OSVČ, na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. Takže vláda je také totálně proti všem živnostníkům a malým podnikatelům a v tomto případě by šlo také o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů stran Fialovy vládní pětikoalice. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoliv zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila se žádostí o vyslovení důvěry. Takže já bych ještě jednou zopakoval ten můj první mimořádný bod, který bych chtěl navrhnout na dnešní schůzi, název tedy je: Fialova vláda obelhala voliče a chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní, a rád bych to zařadil dneska jako první bod.

Podle výsledků průzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů, ale také senioři, také zdravotně postižení spoluobčané.

Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich, mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu.

Jedná se o naše návrhy a o kombinaci našich návrhů na snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme již předložili do legislativního procesu tady ve Sněmovně, ale Fialova vládní koalice nám naše návrhy neustále blokuje.

Je to cynická a asociální bezohlednost.

Podle návrhu důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě. Některé státy mají 67 let, ale například Francie má naopak 62 let. Pro hnutí SPD je jakékoliv zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné, naopak požadujeme její zachování na 65 letech, či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku.